Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Zavádí se tedy spodní hranice ve výši 500 korun. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti?

Zamítnuto. Děkuji.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Děkuji.

Navrhovatel? Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

A stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

A stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji, pane předsedající.

Stanovisko je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji.

Výbor dává stanovisko nedoporučující. Názor pana ministra?

Kdo je proti?

Děkuji.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?